Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a zemědělskému výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 13/1 až 6.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně a páni poslanci.

My jsme jej projednávali ve dvou krocích.

Drtivou většinu pozměňovacích návrhů, které byly do výboru doručeny, výbor podpořil a jsou obsaženy v jeho usnesení. Jedná se o jeden pozměňovací návrh kolegy Zahradníka ten konkrétně navrhuje, aby se povinnost využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nevztahovala na nové stavby rodinných domů. Dále výbor podpořil tři pozměňovací návrhy pana poslance Schillera, které se týkají především přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a také upřesňují úpravu sdružování subjektů za účelem společného plnění povinnosti úspory emisí.

Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení pak předložila předsedovi Sněmovny. A zmocňuje mě taktéž, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní zpravodajko.

Nebo aspoň jeden.

Ani nemám omluvy, které bych vám přečetl tady ve volném čase...

Máte slovo, pane předsedo.

Výborně. Máte slovo.

Je to nešvar, který se snažím omezovat.

Není to tak. Jsou to opravdu v tomto případě věci, které buď vyplynuly z nějakých jiných právních norem v mezidobí, anebo třeba opravdu věci, když se pobavíme o tom, co navrhovalo ministerstvo, které jsou zpřesněním původního návrhu, a to je např. právě to prodloužení frekvence kontrol kotlů, anebo něco, co vzniklo po dohodě, např. reakce na jiný pozměňovací návrh. Ale neříkám, že se to neděje.

A ano, občas to takhle ministerstvo využije. Děkuji vám, pane ministře. Teď konečně přijde na řadu pan zpravodaj, který musel počkat na přednostní právo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.